Ano, prosím o stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 64, přihlášeno 157 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Prosím, paní ministryně. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 66, přihlášeno 156 poslanců, pro 68, proti 70. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 67, přihlášeno 156 poslanců, pro 64, proti 70. Návrh nebyl přijat.

Prosím stanovisko.

Prosím o klid, pan zpravodaj.